A určitě se budeme snažit některé věci předložit a ty nesmysly, například, aby nebyla daňová výjimka na dary politickým stranám a tak dále, tak některé se budeme snažit narovnat v rámci připomínkového řízení. Ale znovu říkám, že to, co se tady předkládá, je pouze daňový balíček ohledně výdajové stránky, tady není vůbec nic a budeme to vědět prakticky až při projednávání rozpočtu na rok 2024.

Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Eviduji dvě faktické poznámky. Jako první vystoupí pan ministr Zbyněk Stanjura, poté pan poslanec David Kasal. Prosím, pane ministře, vaše faktická poznámka.

Ten náběh bude postupný a budou to spíš nižší jednotky miliard.

Děkuji, pane předsedající. Já budu velmi krátký a zareaguji na ta rodná čísla. nevím o tom rozboru, který by počítal jenom se zdravotnictvím, protože u všech ostatních úřadů se podle rodného čísla vyhledá, nicméně ve zdravotnictví jsou všechny softwary na rodná čísla, veškerá, každá jedna zpráva obsahuje rodné číslo a archivace hospitalizačních pobytů je 50 let.

Vystoupí pan poslanec Kubík, připraví se pan poslanec Černý.

Při tom můžeme v médiích sledovat názory různých odborníků a komentátorů.

Od představení balíčku uběhly přibližně dva měsíce a za tu dobu se neměnný balíček různě měnil a další změny můžeme očekávat po návrzích tripartity.

Ale bude tomu tak skutečně? Obávám se, že nebude. Budeme valorizovat penze, přidáváme peníze na obranu a na školství.

Přece jen žijeme v době rekordní inflace, která každý den ukrajuje z rodinných rozpočtů nemalou část, a tak krocení inflace by mělo být jednou z priorit nás všech.

Toto opatření tak povede ke zpomalení české ekonomiky a v důsledku ji více poškodí než pomůže. Soubor opatření, který je zde zejména o zvyšování daní, rezignaci na šetření, bohužel problémy Česka vůbec neřeší nebo je řeší nedostatečně.

Další v pořadí vystoupí pan poslanec Černý, připraví se pan poslanec Kolovratník. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové, nechci tady někoho kopírovat, ale na tomto místě už tady včera stála sklenice medu. Při té příležitosti chci konstatovat, že plně podporuji všechny připomínky k úpravám a změnám v tomto balíčku. Je velice smutné, že těm, co se starají o včely, které udělají pro stát ano, pro stát, protože ty opylené produkty vytvoří státu prakticky zdarma hodnoty v miliardách, které má z potravin, drogerie a dalšího zboží a místo, aby se včelařům za jejich státu prospěšnou činnost poskytly nějaké výhody, vymýšlíte pořád, jak jim tak nelehkou práci ztížit a znevýhodnit.